Takže to je shrnutí teď těch věcí, které proběhly.

My v té věci jsme aktivní, udělali jsme oslovení přes úřady práce na klienty, které úřady práce mají.

Což je zhruba někde ke třem milionům lidí.

Mnoho starostů se snaží aktivně i přes své kolegy na těch městech a magistrátech oslovovat ty občany, kteří tu pomoc potřebují. Na všechny obce a města ta informace včetně těch informačních letáků šla.

To je nějaká cesta, kterou bychom chtěli více využít a více směřovat.

Myslím si, že to je škoda, že se tady promarnil tento čas. Je potřeba také připomenout to, že za ty poslední čtyři roky se nepodařilo ve větší míře nastartovat podporu obnovitelných zdrojů opravdu pro široké spektrum domácností.

I pan premiér vnímá důležitost hledat to řešení nejenom na úrovni národní, ale i na úrovni Evropské unie.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní je přihlášen pan předseda Tomio Okamura.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Vláda nepředstavila žádný plán opatření proti inflaci, rostoucím cenám energií a potravin. Vlády Maďarska, Polska a nově také Slovenska přitom byly schopné nalézt včas účinnou pomoc. Nulovou daňovou sazbu mají navíc od února do července i umělá hnojiva, jejichž cena má také přímý vliv na ceny potravin. V Maďarsku byly dočasně zmrazeny úrokové sazby u hypoték a byly stanoveny stropy cen pohonných hmot a ceny některých základních potravin. Slušní a pracující občané musí kvůli vládě platit čím dále vyšší daně, ale nepřizpůsobiví i nadále dostávají neadresné sociální dávky téměř na všechno.